Takže z tohoto místa všechno nejlepší, jestli tu je. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 39. schůze dne 14. listopadu tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 39. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 39. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Bod 24, sněmovní tisk 374 novela zákona o silničním provozu, druhé čtení, zařadit za bod 9 v bloku zákonů druhých čtení, sněmovní tisk 364 zákon o pohonných hmotách. Bod 153, sněmovní tisk 506 novela školského zákona, prvé čtení, zařadit za bod 34 v bloku zákonů prvého čtení, sněmovní tisk 645 novela školského zákona. Bod 113, sněmovní tisk 380 novela zákona o spotřebitelském úvěru, prvé čtení zařadit za bod 111 v bloku zákony prvých čtení, sněmovní tisk 377 zákon, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček. To je ze strany grémia vše. A nyní poprosím k pořadu schůze. Jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda klubu ANO 2011, pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. A poprosím všechny kolegyně a kolegy, aby se utišili, již začala schůze... Ještě jednou prosím o klid. Děkuji. Dovolte, abych přednesl návrh na pevné zařazení jako třetí bod v bloku druhých čtení dnes, a to bod číslo 23, jedná se o sněmovní tisk 359 novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, druhé čtení. Děkuji. Dále s přednostním právem se právě přihlásil pan předseda Farský. Vážené kolegyně, vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl obrátit pozornost, vaši pozornost, k bodu 98, tisku 313. Je to zákon, který má do svého vínku vetknutou podporu regionů.

Ještě jednou žádám o klid.